No tak to je tedy paráda a máme to třikrát dražší. To úplně dokládá vaši politiku. Politika pro elity, politika pro boháče.